Dnes vedeme spor jenom o to, jestli má být jeho součástí, anebo jeho hlavou. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska k faktické poznámce, poté se připraví pan poslanec Chalupa také k faktické. Děkuji za slovo. Promiňte opožděnou reakci. Já jsem dnes ráno v přímém přenosu Dobré ráno s Českou televizí setrval na svém stanovisku, které jsem řekl někdy před tři čtvrtě rokem, že poslanci Úsvitu jsou populisté. Já bych se na základě diskuse, která tady probíhá, za tato slova chtěl omluvit.

Děkuji a nyní prosím k faktické poznámce pana poslance Chalupu. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Nechci se tady pouštět do diskusí, na diskuse máme výbory a podvýbory této Sněmovny, kde se skutečně pracuje. Tam máme za úkol věci, jako je obrana této země, bezpečnost spoluobčanů a jiné věci. K panu předřečníkovi, který tady mluvil o tom, jak já chápu politiku. Nechte na mě prosím, jak já chápu politiku. Znovu opakuji vidíme to ve sportu. A já nechci, aby moje děti vyrůstaly v prostředí, které se tady dlouhodobě nastavovalo. Proto této vládě dávám důvěru, protože věřím v to, že tato vláda a ti lidé, kteří byli zvoleni ... Protože vy máte možnost za dva roky vyjádřit svou nedůvěru této vládě tím, že budete zvoleni národem! Takže já věřím této vládě, že v tomto směru tady nastanou změny, které povedou k tomu, že tyto věci v této zemi skončí a tato země začne fungovat normálně! Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já jenom zareaguji na pana kolegu Chalupu. Skutečně v tom byly pravicové vlády velice slabé, protože kdyby šly brutálně a důsledně do toho, že budou likvidovat klientelismus, tak vy jste dneska měli možná jiného předsedu nebo byste ani neexistovali.

Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Svobodu a připraví se pan poslanec Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Já bych chtěl promluvit o tom, co mě v tuto chvíli tíží. Tady zaznělo strašně mnoho věcí o tom, jaký konflikt zájmů tady máme, jaký klientelismus, jaká korupce tady v nové podobě běží. A já jsem si celou dobu říkal, že to je věc, která se odehrává, a že my se musíme postarat o to, aby takovéto věci skončily. Očekával jsem, že pan ministr Babiš provede nějakou reflexi svých činů a svých hlasování, že v nějaké podobě nás seznámí s tím, proč to není konflikt zájmů, proč to není obohacování se. Nic takového nezaznělo. A z toho vyplývá, že vlastně je s tou činností spokojen a že to bude pokračovat. Já se obávám, že má pravdu.

Je to pro mě velmi zajímavé a velmi bych prosil o vaši pozornost tomu, co budu teď říkat: Pod Ministerstvem zdravotnictví jsou přímo řízené nemocnice. To je z mého pohledu problém. Vidím v tom střet zájmů. Když ministr zdravotnictví zřizuje některé nemocnice a zároveň stanovuje úhrady pro celý segment. Velmi zajímavý pohled na střet zájmů. A jak ho odstranit, říká Adam Vojtěch hned v následujících větách: Jednou z možností, kterou si osobně dovedu představit, je, že by úhradovou vyhlášku psalo Ministerstvo financí.

To je velmi zajímavá věta. Musíme si uvědomit, že náš ministr financí se rozhodl vstoupit finančně do zdravotnictví. Ono zdravotnictví představuje objem 250 mld., které jsou vlastně relativně volné, když se do toho vstoupí. A pan ministr Babiš začal skupovat zdravotnická zařízení. V současné době se specializuje na centra reprodukční medicíny, která jsou v úhradové vyhlášce specificky financována, a jistě by bylo zajímavé, kdyby Ministerstvo financí mohlo cenu pro tato zdravotnická zařízení stanovovat. Je to ukázka toho, že ten konflikt zájmů bude neustále pokračovat. Prostě proto, že to je velmi jednoduché. Je velmi jednoduché změnit kompetenční zákon a dát otázky zhodnocení zdravotnictví z rukou Ministerstva zdravotnictví do rukou Ministerstva financí. Má to jediný háček. Pokud ministr financí bude zásadním a významným majitelem velké části zdravotnických zařízení, nebo dokonce jednoho segmentu zdravotnického zařízení, pak takováto změna, to konečně bude konflikt zájmů při stanovování ceny sazebníku výkonů. To je velmi vážný problém, který říká, že konflikt zájmů a takové to tiché odčerpávání peněz, státních peněz, do kapes soukromníka bude pokračovat dál. Má to ještě jeden háček.

To znamená, cena se bude nasmlouvávat přímo mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou a zákon trhu určí, co je nejvýhodnější. V tomto momentu bych chtěl připomenout panu ministrovi, aby svého poradce poučil, že už v učebnicích pro nižší střední ekonomické školy je napsáno, že jsou tři oblasti, ve kterých zákon trhu vůbec neplatí, a jedna z nich je zdravotnictví. Tam to skutečně nefunguje. Prostě když si podle zákona trhu koupíte rohlík nebo chleba, tak víte, co chcete, a víte, co to je. Když si nakupujete zdravotnictví, vůbec nevíte, co si máte koupit, co potřebujete a kolik to má stát.

Konečně tady budeme mít zase zdroj konfliktu zájmů.